Já mám takový dojem, že celá řada z vás to vůbec ani netušila, že to tak je.

To ovšem neznamená, že nemáme být opatrní.

A víte, odkdy tam jsou ty zdi, které Donald Trump tak dlouho plánuje, a ony už tam dávno jsou? Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Deklarovaným cílem dohody, která je údajně podle našeho Ministerstva zahraničních věcí právně nezávazná, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi.

Samozřejmě to není pravda. Jde jen o účelovou lež a o příkladnou ukázku salámové metody, kterou se nás pokouší vítači migrantů dostat jednoznačně před hotový fakt, že naše země už není naše. Jak uvedl už Tomio Okamura, pakt OSN a následné usnesení europarlamentu zdůraznilo lidské právo opustit zemi a použít někde právo azylu. Všeobecná deklarace lidských práv je na delší diskusi, ale začal bych připomínkou článku 30, který říká: Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoliv skupině nebo osobě jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených. Článek 3 říká: Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Právo na bezpečí, na život i na svobodu je bezesporu tou nejhlavnější hodnotou, i proto jsou tato práva zmíněna hned na začátku deklarace. Jako první je zmíněna rovnost všech lidí bez rozdílu. Dámy a pánové, OSN plánuje umístit do civilizovaných zemí zmíněných alespoň 10 % migrantů, to je řádově desítky milionů. Zcela prokazatelně ohrožuje bezpečnost občanů hostitelských zemí, zvyšuje kriminalitu, vraždy, krádeže, loupeže, distribuci drog a obchod s bílým masem. Migranti s sebou také přinášejí svoji převážně islámskou kulturu, která odmítá rovnost všech a svobody a práva pro všechny. Ona vlastně odmítá občanskou společnost jako celek. Podpora takové migrace, návrh paktu OSN i usnesení Evropského parlamentu jsou proto jednoznačně v rozporu se Všeobecnou deklarací lidských práv. Za nás, české občany, řekněme, že je v absolutním rozporu s naším zájmem žít ve svobodné, bezpečné a prosperující České republice. To české zdůrazňuji na závěr. Pokud chceme, aby Česká republika byla česká, pak nezbývá, než se bránit jakémukoliv tlaku na přijímání kulturně nepřizpůsobivých migrantů pod jakoukoliv záminkou. Jak tu dnes všichni sedíme, asi nikdo nemá zájem, aby se tu zvýšila kriminalita, aby se prováděla ženská obřízka, aby nezletilí po ulicích prodávali drogy, aby muži vraždili své sestry, dcery pro pochybnou čest, aby zločinecké bandy znásilňovaly a prodávaly ženy a děti, aby ženy chodily oblékané jako v pytlích na odpadky.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

Tak ještě jednou krásné odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi alespoň krátký exkurz do minulosti. Letos jsme si připomněli sto let české státnosti.

Srpen 1968 a vpád přátelských vojsk Varšavské smlouvy na naše území jsme si připomněli nedávno.

Arogantní chování europarlamentu vůči suverénnímu státu Maďarsku jsme viděli v přímém přenosu a je bláhové si myslet, že tato instituce bude konat jinak než silou.

Usuzuji právě z hlasování českých poslanců v europarlamentu proti Maďarsku. Svoboda rozhodnout, kdo bude žít na území našeho státu, je výsadním právem českého občana, nikoliv jakéhokoliv úředníka sedícího kdesi v Bruselu nebo ve Spojených státech v sídle OSN. Globální pakt pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci, nejvíce takový překlad odpovídá obsahu tohoto dokumentu. Napovídá, že státy, které tento dokument podepíší, se zavazují na své území vzít v podstatě kohokoli příchozího a zřejmě v jakémkoliv počtu, a to i za cenu svojí sebelikvidace, i když tady bylo několikrát řečeno panem ministrem vnitra a zároveň ministrem zahraničí v jedné osobě, že to není nijak závazné. Tento scénář probíhá již několik let na západ od našich hranic a tento globální pakt má mimo jiné také přinutit i neposlušné státy skupiny V4 ke stejnému scénáři, a to za jakoukoliv cenu. Příklad bychom si měli vzít právě ze Spojených států a Maďarska, kteří od podpisu tohoto paktu ze zjevných důvodů odstoupili.

Česká republika a její občané, které zastupuji, a vždy budu hájit jejich zájmy, si nepřejí podpis tohoto paktu. Suverenita našeho státu spočívá v možnosti zvolit si, komu umožníme žít na našem území a koho na něj také nepustíme. Bezpečnost občanů České republiky musí být jednoznačnou prioritou a musí být zcela nadřazena jakémukoliv diktátu. Obyvatelé této země nechtějí multikulturní pokusy s migrací ze zcela kulturně odlišných civilizačních okruhů, které se nedokážou integrovat do našeho prostředí. V západní Evropě tyto snahy zcela fatálně selhaly. Proto žádám vládu a ministra vnitra i zahraničí v jedné osobě o odstoupení od tohoto paktu po vzoru Maďarska a Spojených států.